Takže si myslím, že toto opravdu není stranická záležitost. Toto není záležitost, ve které bychom měli hrát na stranické kartičky, protože jsou tady ohroženy peníze všech daňových poplatníků, jsou tady ohroženy peníze, které může Česká republika dostat z Evropské unie, a že bychom měli hodit stranou nějakou loajalitu z hlediska vytváření budoucích koalic.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, pane místopředsedo.

Děkuji.

Jsou to všechno informace vlády, které jsme zařadili na jednotlivé schůze.

Ale nakonec zbývá tedy projednat to, co považujeme ve většině ve Sněmovně za podstatné. Tím nijakým způsobem nesnižuji ostatní informace nebo zprávy, které se mají projednat, ale považuji to za potřebné zejména tím, že pokud to nebude projednáno tento čtvrtek, nebo případně příští čtvrtek po písemných interpelacích, už se k tomu tato Sněmovna nikdy nevrátí. Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Válek.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tady byla otevřena otázka pandemického zákona, pandemického stavu a zase tématu covid, tak bych si dovolil navrhnout na pátek buď na zahájení schůze, nebo variantně v 9, v 10 nebo v 11 hodin bod Zpráva ministra zdravotnictví o současné situaci stran covidu. Důvody jsou několikeré.

Druhý důvod je to, že ministr zdravotnictví opakovaně říká, že má tři varianty řešení situace po ukončení očkování dětí ve školách a že nás bude informovat poté, co to očkování bude vyhodnoceno.

Třetí důvod je zcela praktický.

Není úplně nastaveno, jak by pak dál měla probíhat výuka.

A s tím souvisí čtvrtá věc.

Protože pokud budeme čekat na to, až skončí pandemie, tak tady bych si dovolil, prostřednictvím pana předsedajícího, opravit pana poslance Okamuru: pandemie skončí tehdy, až WHO vyhlásí konec pandemie.

Jsou pro to poměrně přesná pravidla a jsou naprosto jasně daná.

A i to by bylo důležité, aby ministr zdravotnictví tu představu nějakým způsobem, zvlášť vzhledem k tomu, že teď několik týdnů, neli měsíců bude období, kdy se Sněmovna nebude scházet, nebo týdnů, tak aby tuto informaci pan ministr měl možnost sdělit občanům i poslancům, abychom mohli eventuálně nějak reagovat.

Děkuji.